Pak jsem si samozřejmě vzala legislativní pravidla, která určitě každý znáte, a podívala jsem se do části páté, kde je příprava stanoviska vlády k návrhům zákona, jejímž předkladatelem není vláda.